A ten čas je pravděpodobně nejvhodnější právě v souvislosti s projednáním této velmi obsáhlé novely. Děkuji.

Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážení přítomní členové vlády, dovolte mi dotknout se ještě dalších okruhů, na které dopadá předmětná novela zákona o obchodních korporacích.

Dále na otázky, které nějakým způsobem tam jsou, i když by tam být neměly. A za třetí na témata, která tam zase chybí. Tak tou první věcí, a to už tady zmiňoval pan ministr, je otázka, řekněme, očisty rejstříků, to znamená rušení společností velmi často bez likvidace. U toho postrádám, jak v rámci vypořádání připomínek, tak v rámci RIA vůbec nějakou zevrubnou analýzu toho, jestli používáme nástroje, které v současné době k tomuto máme. To znamená, když společnost nezakládá do Sbírky listin účetní závěrky, je možnost už podle účinné úpravy jí ukládat pořádkové pokuty. To znamená, že toto by mělo být vypořádáno. Protože tady se hovoří o jednou měsíci. Česká národní banka uplatnila připomínky a navrhuje tři měsíce. Nebylo jí bohužel v připomínkovém řízení v tomto vyhověno, což si myslím, že je věc, která by mohla být nějakým způsobem k debatě. Takže tolik jeden okruh. Druhý okruh se týká věcí, které jsou tam nadbytečné.

No proto, aby ušetřili náklady, aby nemuseli zřizovat představenstvo, byť to může být jednočlenné. Aby nemuseli zřizovat dozorčí radu.

To znamená, že vlastně všechno se to dá zkoncentrovat pouze do jedné osoby. Bylo namítáno doktrinálně samozřejmě, nevím, jestli politicky, jestli tím jsou zajištěny nějaké základní kontrolní mechanismy, které v té dané kapitálové společnosti by měly fungovat.

A ono to bude mít i praktické dopady.

Bez jakéhokoliv uvedení toho, proč by to tak vlastně mělo být.